Nám hrozí hluboká recese v hospodářství, průmyslu, zemědělství, potravinářství, prostě všeho, a inflace se bude neustále zvyšovat.

Pořád roste a bude to velmi vážné. Takže to je jedna oblast, ke které se budu chtít dneska vyjádřit, a to jsou energie. A druhá oblast samozřejmě, která s touto vládou souvisí, je prorůstání zločinu mafie do této vlády prostřednictvím hnutí STAN, a to, že to pan premiér kryje, že jim to vlastně vůbec nevadí. To jsou dvě nejdůležitější věci, proč vyvoláváme hlasování o nedůvěře vládě. To jsou tak důležité věci, že nevyvolat toto hlasování, tak by tady žádná opozice vlastně nebyla, tak tady nemusí být. Protože co může být horšího než to, že se nám hroutí průmysl, že lidé nemají za co platit energie, a než to, že máme mafii a organizovaný zločin ve vládě? Co může být horšího?

Prostě není to pravda, takže máte co dělat. Já tady vidím jasné manažerské pochybení pana premiéra, a musím to říct, že nečinnost v té vládě, kdy nikdo nic navenek nedělá, nebo možná dělá, ale vláda nemá žádné výsledky za ten rok, nemá žádné výsledky, aby to lidé poznali, pochopili, aby řekli: Ano, vláda se o nás postarala a my to zvládneme. To si myslím, že je manažerské pochybení šéfa této vlády, a to je premiér. Také by mě zajímalo, jak to v koalici řešíte, protože jak se slučují vlastně v této pětikoalici některé ideologie, filozofie a podobně?

Jak se to v této pětikoalici slučuje, na jedné straně filozofie české koruny a na druhé straně euro? Jak se mohou dohodnout dvě skupiny v této vládě, kdy jedna chce uzákonit ústavou rodinu a smysl rodiny, a druhá prosazuje manželství pro všechny?

Ale myslím, že není únosné, aby tato vláda trávila svůj čas pouze vysvětlováním zoufalým občanům, že neustále probíráte různá řešení, ale dosud vlastně žádné z nich nemáte. Vy tomu říkáte, že vysíláte signály.

Mám pocit, že se dostáváme do nejhorší situace za posledních třicet let, a to je důvod přece, abychom svolali schůzi, která by jednala o vyslovení nedůvěry této vládě, protože tomu musíme čelit, a když tomu nechcete čelit vy, tak my vás k tomu musíme donutit, anebo odstupte, anebo ta vláda prostě bude muset odejít. Stále si musíme připomínat, že jakékoliv navýšení cen energií se okamžitě promítá do veškerých nákladů podnikatelů, kteří sice na chvíli mohou snížit vlastní marži, ale potom to musí promítnout do cen svého zboží.

A pokud razantně nevyřešíme cenu energií, poroste inflace neustále.

A firmy, fabriky krachují, protože to neunesou finančně, a nikdo jim nepůjčí, když na to nemají, když není vidět na konec.

Přičemž hádejte, kolik to bylo ještě před rokem? Před rokem to bylo okolo 5 korun. Ale 25 až 30 korun za jednu kilowatthodinu znamená, že budou krachovat další firmy a že to občané velmi těžko utáhnou.

To jsou zcela jiná čísla.